Snažili jsme se najít takové úpravy zákona o státní službě, které vyhoví a zareagují na námitky, které tady padly při prvním čtení na plénu Sněmovny, námitky, které jsme slyšeli od odborového svazu státních zaměstnanců, námitky, které jsme si vyslechli od některých nevládních organizací, které se dlouhodobě zabývají transparentností státní služby, a koneckonců řekněme neutrální stanovisko, doposud neutrální stanovisko Evropské komise k případné novelizaci zákona o státní službě, protože finální stanovisko Komise zatím nesdělila, vnímajíc to, že zákon o státní službě kromě toho, že to je páteřní zákon pro funkční, profesionálně nezávislou státní službu, a zákon, který i z hlediska Ústavy nám zajišťuje oddělení, řekněme, od té politické linie řízení státu, tak zároveň je potřeba připomenout, že to byla také předběžná podmínka pro čerpání evropských fondů, tak jak byla projednávána v minulém funkčním období.

Proto pozměňovací návrh reaguje na tuto námitku tak, že napříště v případě představených, jako je ředitel odboru, a představených, jako je vedoucí oddělení, se vracíme ke stávajícímu znění zákona o státní službě, které je platné a účinné, tzn. že vždy v případě ředitele odboru a vedoucího oddělení musí být respektován výsledek výběrového řízení, a pokud není tedy nikdo vybrán, musí se opakovat znovu první kolo s uzavřeným počtem těch, které lze do tohoto kola vpustit, tzn. respektuje se kariérní systém státní služby. Toto tedy napříště by mělo být tak, jak jsme nyní zvyklí, zachováno. Respektuje se kariérní systém, respektuje se i tedy ta možná námitka politizace v případě výměny politické reprezentace.

Prosím, aby se kolegové nebo kolegyně předčasně neděsili. Ten důvod je jednoduchý. Nově by tedy politický náměstek, ten, co zastupuje ministra, měl možnost přímo ze zákona mít ministrem svěřeny oblasti, agendy, a v těchto agendách úkolovat takzvané odborné náměstky, nebo chceteli, šéfy sekcí, kteří již jsou ve státní službě. Nadále však by neměli tito náměstci žádnou služební kompetenci. Ta by nadále zůstala v rukou státních tajemníků a ministra. K této úpravě jsme přistoupili proto, že se domníváme, že je žádoucí, aby tyto možnosti každý ministr každé vlády bez ohledu na politický dres měl, a profesionálně a osobně se domnívám, že to přispěje ke snížení faktického tlaku na možné výměny právě v té linii státní služby. Pokládám tuto změnu tedy za žádoucí a za respektující to, co každý zákon o státní službě má respektovat. Existuje zde politická linie správy státu a státně služební linie správy státu, ani jedna není horší nebo lepší, obě musí být funkční a také politická linie správy státu musí mít možnosti, aby byla vykonávána funkčně.

Další změnou je prodloužení doby k tzv. opakovanému služebnímu hodnocení. Opakované služební hodnocení bylo v rámci prvního čtení kritizováno v tom smyslu, že původní délka, která by měla uplynout mezi tím původním a opakovaným služebním hodnocením v délce 40 odsloužených dnů, může být vnímána účelově a může být teoreticky v praxi zneužita opět směrem tedy k účelové, nežádoucí výměně státního zaměstnance. Z tohoto pohledu jsme tuto lhůtu prodloužili, ještě tedy komfortněji proti pozměňovacímu návrhu kolegy Bartoška, tak jak ho projednal a schválil ústavněprávní výbor, a také jsme rozlišili, jestli ten daný zaměstnanec, který má být opakovaně hodnocen, byl tedy při tom posledním služebním hodnocení hodnocen, řekněme tedy pozitivně, nebo naopak si vysloužil zcela negativní hodnocení.

Dlužno také dodat, a také toto bylo zveřejněno v mediálním prostoru, že se o tuto úpravu v konzultacích zajímala také Evropská komise. Další změnou, na které jsme se shodli a která je součástí pozměňovacího návrhu, ke kterému se samozřejmě přihlásím v rámci podrobné rozpravy, je změna, která byla taktéž kritizována stran odborového svazu státních zaměstnanců, kteří odmítli původní vládní návrh v té části, že by napříště státní tajemník nebyl povinen komunikovat s odborovou organizací státních zaměstnanců daného resortu a mohl by tuto svou povinnost, kompetenci delegovat na nějaké nižší složky.